V České republice bylo historicky zavedeno, že třetinu členů dozorčí rady v příslušně velké firmě měli zaměstnanci.

My jsme přijali ten zlatý střed a tento zlatý střed se nám osvědčil.

Já vám děkuji, pane ministře. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Pilného. Prosím, máte slovo. Děkuji, vážený pane předsedající, a děkuji také panu ministrovi, že tím, že otevřel rozpravu, mi umožnil vystoupit. Já nevím, co to je návrat ke zlatému středu... Chápu, že odbory hájí zájmy zaměstnanců, je to naprosto legitimní. Ale podniky musí být nějakým způsobem řízeny. Není to podrývání iniciativy zaměstnanců, protože ti mají plné právo, a ve fungujících podnicích to tak je, že se vyjadřují k tomu, kam podnik jde, jaké vyrábí produkty a služby, a je v zájmu každé korporace, aby tohle slyšela.

Pokud existují podniky, které vlastní zaměstnanci, a takové podniky existují, tak je to jejich plné právo. Ale proč se máme vracet k něčemu, co absolutně z hlediska podnikatelů nefunguje? Já bych rád viděl jediného podnikatele, který by zvedl ruku pro to, aby v jeho, jím vlastněném podniku seděla třetina zaměstnanců a mluvili mu do toho, jak ten podnik funguje. Rád bych takového podnikatele poznal. Neznám ho. Já vám děkuji. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, dovolte mi reagovat vaším prostřednictvím na vystoupení pana kolegy Pilného.

No protože se zjistilo, že na chod firmy, zejména té větší, by měli mít vliv nejenom majitelé, kteří budou prosazovat úzké sobecké zájmy, a občas i ke své škodě, ale také širší okolí, to je zaměstnanci, obce, veřejná správa místního a krajského rozsahu, dodavatelé, odběratelé, všichni ti, kteří tam žijí. Takže i proto bych si dovolil požádat, aby tento zákon dostal šanci.

Eviduji řadu faktických poznámek. Tak nejprve faktické poznámky. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já to nezpochybňuji, i když třeba ve Spojených státech opravdu neznám podnik, ve kterém by měli třetinu zaměstnanci z odborové organizace.

Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Šrámek. Prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já bych ve své firmě měl velice rád v dozorčí radě třeba největšího zákazníka. Děkuji. Pan poslanec Volný, prosím. Děkuji za slovo. Já nejsem tak skeptický jako pan kolega Pilný, že bych mohl říct, že žádná soukromá firma by v žádném případě nepřipustila, aby měla ve své dozorčí radě zaměstnance. Já věřím tomu, že některé firmy by to rády viděly, některé je tam i mají. Ale dávat to zákonem, to mi připadá jako nemravné. Děkuji. Nyní řádně přihlášený do obecné rozpravy pan poslanec Grospič.